Bylo vydáno 174 hlasovacích lístků. Odevzdáno 173, jeden lístek byl neodevzdán. Pro navrženého kandidáta Josefa Kubíčka hlasovalo 130 poslanců a poslankyň. Pan Josef Kubíček tedy byl zvolen členem Nejvyššího kontrolního úřadu a své funkce se ujme složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Ještě jednou opakuji, pevně zařazené další volební body a druhá kola těchto tajných voleb proběhnou za týden, ve středu 14. května, přesně ve 12.30 hodin. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi volební komise. Ještě než zahájím bod 92, tak zde mám s přednostním právem vystoupení pana předsedy klubu KSČM. Pane předsedo, paní a pánové, sice jsem sliboval, že už mě dnes z tohoto místa neuslyšíte, leč situace se nejen v boji mění každým okamžikem. Já bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu vzhledem k závažnosti tématu, které jsme tu měli dopoledne, tedy Zpráva vlády o řešení kritické nezaměstnanosti v České republice, abychom poté, co doprojednáme bod 92, pokračovali ještě v projednávání oné zprávy vlády o nezaměstnanosti, a to tak, že dnes do zhruba 19 hodin. Navrhuji tedy tento postup.